Já bych to ještě pochopil v případě, že by vláda zapracovala tento pozměňovací návrh do své komplexní novely. Já jsem celou dobu doufal, že se to stane, byl jsem ochotný i podpořit přerušení na rozpočtovém výboru, pokud by se to stalo. Ale to se reálně nestalo.

A tady je velmi jednoduchý návrh, který je legislativně v pořádku, vláda dala dokonce souhlasné stanovisko s tím pozměňovacím návrhem, který odstraňuje legislativně technické drobnosti. Je to prostě čistě věcná otázka, jestli ČSSD a komunisti chtějí, aby nejmenší živnostníci spadali pod EET, nebo nechtějí.

Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Onderka.

Sociální demokracie podpořila tento návrh v prvním čtení, a to z toho důvodu, aby vytvořila tlak na Ministerstvo financí, aby vytvořila tlak na ministryni financí, aby vládní návrh byl předložen v co nejkratším termínu. Chci vás ubezpečit, že nic jiného v tom není. Pokud dáte pozměňovací návrh, jak bude vládní návrh projednáván v rozpočtovém výboru, uvidíte sám, jak sociální demokracie bude hlasovat. Nehledejte v tom nějaké další záludnosti. Já vám děkuji. Prosím, máte slovo.

To všechno tady zavedly tradiční, nebo takzvané tradiční strany, které říkají, že dělají všechno pro živnostníky. Dalších dvacet typů kontrol pro všechny živnostníky.

EET to nevyřeší. Nezatíží nás to vůbec v ničem.

Děkuji. Připraví se pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo.

V tom zákoně musí být nějaký obsah. Ten obsah tady dneska projednáváme na plénu. To rozhodnutí je na vás.

Děkuji.

K tomu, co říkal pan poslanec Bláha. Zeptal jste se někdy pana ministra životního prostředí, pana vicepremiéra Richarda Brabce, který formulář zrušil za pět let na Ministerstvu životního prostředí?